Poslední volební bod se týkal člena Rady Státního fondu kinematografie. Tam zbývalo obsadit jedno místo. Mohu konstatovat, že v této volbě Sněmovna byla úspěšná, zvolila Richarda Němce a Rada Státního fondu kinematografie je tak v tuto chvíli obsazená na plný počet. Tolik výsledky voleb. Děkuji za pozornost. Děkuji panu předsedovi Kolovratníkovi.